Děkuji, pane ministře.

Zpravodajem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je pan poslanec Karel Rais, kterého nyní prosím, aby nás informoval o projednání tohoto návrhu ve výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy, zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě: I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se nekonala obecná rozprava o návrhu zákona; II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;